Řekněte mi když tak, že to čtu úplně špatně.

Ale tady, dámy a pánové, xkrát zaznělo, že... Prosím.

Už dnes víme, a tady se několikrát opakovalo, že ty statistiky jsou, tak každý může přijít s nějakými čísly.